Samozřejmě nemáme také radost ze snižování poboček.

U nás v Pardubicích jsme docílili výsledku, že se změnil seznam poboček České pošty určených k rušení, tak aby byla zvolena pobočka, která vyhovuje Zastupitelstvu města Pardubic, vedení statutárního města Pardubice. Děkuju mnohokrát. Také děkuji, za dodržení času.

Za prvé.

Takže tuto výhradu bych prosím považoval opravdu za nefér! A to je statisticky doložitelné. Za další. Jsem moc rád, to, co řekl pan kolega Haas. Skutečně ta jednání formální nebyla. Pokud máte z konkrétního jednání pocit, že bylo arogantní, že bylo formální, že bylo neefektivní, prosím, dejte mi tyto informace, dejte mi kontakt na daného starostu, dejte mi kontakt na dané vedení města, já se budu zajímat u managementu České pošty, kdo to jednání vedl.

Já skutečně nikdy nebudu a to je váš řekněme stínový pohled na věc tím, kdo bude vstupovat do věcí, do kterých vstupovat nemá. Politické rozhodnutí politické rozhodnutí za kterým si stojíme, a mělo se to udělat dávno, je zrušení 300 poboček. Ale já nikdy nebudu vstupovat do odborné metodiky, která pošta má nebo nemá být zavřena. To je odborné rozhodnutí. Děkuji za dodržení času. Pane ministře, já jsem nemyslela interpelace. Takže tady jsme se nepochopili. Protože opravdu chápu vaše rozhořčení, protože odpovídáte, ale nicméně tento dojem jsem měla při projednávání bodu Česká pošta, abychom si to vysvětlili.

A není to o tom, že bych já nějakým způsobem zasahovala. Opravdu to jednání mohlo být, a přiznejme si to, na území České republiky různé.

Ale ti starostové, kteří mě informovali, měli tento postoj. To jenom abychom si vysvětlili. Děkuji. Také děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Peštová a připraví se pan poslanec Bělica. Paní poslankyně, prosím.

Ale chtěla jsem zareagovat na pana kolegu Haase. Já jsem neříkala, nebo respektive možná řekla moje předřečnice, něco o té aroganci.

Také děkuji. Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

V žádném případě. Co já od začátku vyčítám celému tomu procesu, a možná, kdybyste poslouchal moje vystoupení předtím, tak by k tomuhle ani nemuselo dojít, je to, že ta jednání probíhala až ex post, až potom, co ta rozhodnutí padla. Padla natvrdo.

Ta jednání padla až po tom rozhodnutí.

Na těch poštách prostě budou fronty.

Takže to je tak. Také děkuji za dodržení času. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Reakce na pana ministra vnitra, který tady vlastně říká, že všechno rozhodovala a připravovala Česká pošta, on akorát přinesl na vládu, že se zruší těch 300 poboček, a že v žádném případě do toho politicky nevstupoval.

Tak co se stalo?

Děkuji. Pane ministře, prosím.

A tu chybu vám tady dokonce jsem schopen vysvětlit, protože jsem tady ten argument čekal. Vratislavice jsou městskou částí a v městských samostatných částech se pobočky nerušily. Ta vratislavická pošta byla vypočítána jako jedna z libereckých pošt a byla na ni uplatňována kritéria mimo kritérií té městské části jako takové.

A ty chyby, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, se stávaly napříč politickým spektrem a napříč toho, kdo v daném městě starostuje, nestarostuje nebo dělá hejtmana. Takže tuto poznámku jsem, doufám, legitimně vyvrátil. Mohu vám ji doložit i fakty a jasným argumentem od České pošty.